Já děkuji za slovo a jsem docela ráda, že přede mnou vystupoval pan poslanec z mého Ústeckého kraje. Prostřednictvím, pane předsedající, to je smutné.

Nyní tady mám faktické poznámky. Nejdřív jsou faktické, pak bude přednostní právo.

Děkuji, pane předsedající.

Tím bičem je seškrtat stávající zákon, redefinovat ty věci a přinutit lidi, kteří pracovat mohou, aby pracovali, a podpořit ty, co pracovat nemohou.

Nemůžeme nic dělat.

Díky za pozornost. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já budu reagovat na své předřečníky.

A mě vůbec překvapuje, že dneska ještě někomu vadí, že mají být nastavena nějaká taková pravidla, aby lidé ty dávky nezneužívali.

Nyní vystoupí poslanec Radek Zlesák. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ale to přece není pravda.

A je to díky tomu, že ta legislativa, naše legislativa není v tomto směru dobrá, takže ty lidi nutí tunelově vidět, dělat tak, aby se nedostávali do konfliktu. Pokud je tady možnost, abychom to změnili, tak to změňme. Prosím, pane poslanče. Jenom prosím v rychlosti, aby to kolegové piráti pochopili, protože jsem tady zaslechl: máme nástroje, jenom je neumíme používat.

Pane poslanče, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

A je skutečně potřeba se na to soustředit.

Podle mě je nešťastné, že se tohle velmi složité téma, které je potřeba řešit skutečně jako prioritu vlády, redukuje na jeden jednoduchý zákon, který zamezí zneužívání, a tím všechno vyřešíme. To je také faktor, který pak daňoví poplatníci zaplatí. A nemůžeme zavírat oči před tím, že ty návaznosti tam budou.

Paní kolegyně Fialová hovořila o tom, že nikdo neřeší ty lidi těsně nad hranicí. Tak bych chtěl připomenout, že včera jsme vedli velmi dlouhou a podrobnou debatu o podpoře dohodářů, což jsou typicky ti lidé těsně nad hranicí. A hnutí ANO zablokovalo to, aby dohodáři dostali nějakou podporu. Nyní přečtu omluvu.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Omlouvám se a děkuji za slovo, pane předsedající že teď chvilku zdržím.

Takže bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího za vystoupení oběma dámám poděkovat. Naprosto to podporuji. Fázi očekávání a fázi zklamání.